Ministr vnitra a předseda hnutí STAN Rakušan toto propojení nejen že neřeší, ale permanentně jej zlehčuje a využívá a neváhá tím poškozovat naše tajné služby a celý rezort Ministerstva vnitra, kterému se ani logicky nemůže věcně věnovat, protože už několik měsíců musí dennodenně vysvětlovat své aféry a uvádět na pravou míru svá předchozí pochybná tvrzení. Taková vláda nemůže být funkční a nemůže být v současných těžkých časech v čele státu. Není odborně kompetentní. Nebyla připravena stát řídit, svými vnitřními problémy zatěžuje naši zemi a poškozuje ji doma i v zahraničí. Občané, kteří si ji platí, si toto zacházení nezaslouží a nemá smysl tuto agonii dále prodlužovat. Děkuji vám za pozornost.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády.

Tato vláda se tváří, že vše zná, od všeho má klíče, všude byla, někde dvakrát. Byla, ale tam, kam má jít, tam, kde má být, tam je o několik měsíců později.

Už to není třicetisedminásobně víc, už je to třicetinásobně víc.

Možná si vzpomínáte, na konci roku jsme byli přesně na průměru.

Předtím, než se pustím do koalice, je férové říct, co děláme my jako opozice, protože koalice nás velmi často častuje tím, že jsme populisté, a pan premiér zde řekl, že absolutně nejsme konstruktivní opozicí. Od konce roku konkrétně já navrhuji hlavní tři energetická opatření.

Za další říkám: je třeba odpustit platby za obnovitelné zdroje.

Je to populismus, odpouštět platby za obnovitelné zdroje. Za další říkáme: zastropování. Od března to připomínáme. Od března ukazujeme různé modely, ať už na bázi dohody, na bázi dotací, na bázi specifického zdanění, nouzového stavu a tak dále. Opět smích. Od jara rovněž navrhujeme celou řadu sociálních opatření.

A problém této vlády je, že nepomáhá ani v té sociální, ani v té energetické. Současně od jara se snažím navrhovat zdroje, ze kterých všechny tyto nástroje podpory zaplatíme.

To je čtyř, pětinásobně více, než bylo v roce minulém. Ukazujeme, co je třeba udělat. Je to populismus? Je to něco divného? To je populismus?

Ale na druhou stranu nám z toho ty peníze plynou. Od prosince, od ledna ukazujeme, že je možné ty peníze využít drobnou změnou zákona i ve prospěch rozpočtu, ve prospěch podpory. Opět smích. Že chceme, aby to, co tam bude navíc, se použilo ve prospěch firem, ve prospěch obyvatel, případně ve prospěch institucí? Myslím, že už to zde dneska padlo, že německý ministr financí řekl, že je amorální, aby se vyšší inflační příjmy nedaly zpátky do ekonomiky. Toto je populismus?

Jenom ukazuji, jak to kde dělají. Vzpomínáte si na dobu covidovou? Bral jsem to, to je politika, do značné míry i v mnoha věcech měla tehdejší koalice rovněž pravdu. Myslím tím opozice, současná koalice. Říkal jsem, že je sociální podpora a energetickoekonomická, chcemeli to tak rozdělit. V sociální podpoře Němci tři stupně podpory. Plošná pro všechny, specifická pro ty, kteří mají rodiny s dětmi, a specifická pro ty, kteří jsou sociálně velmi slabí. Jednoduché jako facka, odstupňované podle stovek euro, funguje to už několik měsíců. A ta energetickoekonomická? Okamžitě stáhli ještě v minulém roce poplatky za obnovitelné zdroje, a to tam neměli ten šílený tunel, jako je u nás.

My jsme ve stejné době zvedli pro důchodce a pro studenty poplatky za hromadnou dopravu. Podpora specifická pro technologické firmy, motivace, aby se přecházelo na jiné zdroje. To je populistické, ukázat ten příklad? Jaká je tedy reakce vlády?

To není váš nápad.